Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti?

Třetí návrh je paní kolegyně Pekarové Adamové a týká se vlastně vytvoření položky plánovaných daňových příjmů.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Prosím stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti?

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Další návrh je pod pořadovým číslem 9, pan kolega Dominik Feri.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a sice věda a vysoké školy, o částku 500 milionů korun na vrub Ministerstva zemědělství, podpora agropotravinářského komplexu. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji.

Prosím další návrh.